Děkuji za slovo, paní předsedající.

Jako to, že si někdo napíše příspěvek a přečte ho tady, proč ne? Takže ono je lepší to mít napsané, než potom tady říkat takovéhle nesmysly, co říkáte vy!

Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně.

On ho má tady opakovaně.

Někdo jede spatra, někdo má poznámky, někdo si to napíše, přečte to, a třeba já si pamatuju, že v minulém volebním období někteří poslanci současné koalice, bývalé opozice, tady četli věci, které s tím vůbec nesouvisí, co si pamatuju, tak to byly nějaké evropské směrnice a podobně.

A musím zase říct férově, že pan ministr i většinou nějakým způsobem reaguje, a myslím si, že to je v pořádku.

Děkuji za dodržení času. Prosím, pane poslanče. Dobrý den.

To vnímáme samozřejmě napříč politickým spektrem, i občané to vnímají, ale tady u tohoto pultíku má probíhat diskuse.

Děkuji. Další s faktickou poznámkou je na řadě pan poslanec Kott a připraví se pan poslanec Kučera. Já vaším, prostřednictvím, k panu předsedovi zemědělského výboru.

Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Kučera a připraví se pan poslanec Vondráček.

Ale samozřejmě, pokud ta vůle není, já tady dále rád budu ty referáty poslouchat. Rozhodně nikomu nebráním, aby je tady předčítal. Takže mě třeba mrzí vystoupení paní poslankyně Peštové, kterou mám rád a které si vážím, že takto nepochopila. Ale já věřím, že to bylo jenom nedorozumění, a tímto svým příspěvkem že jsem to vysvětlil. Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Lang. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče Kučero, prostřednictvím paní předsedající, už jsme tady nějaký rok, vy nejste nováček, vy jste předseda výboru. Jsem si zcela jistý, že jediný logický důvod, proč jste vystoupil, tak je opravdu, abyste zkontroloval, jestli jsme ve střehu a jestli tady všechno posloucháme, protože žádný jiný logický důvod to mít nemůže.

Ale my ostatní máme opravdu právo to tady říct, a ne právo, my máme povinnost to tady říct, aby to tady zaznělo. Tady je pořád ještě Poslanecká sněmovna. Děkuji. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já také k panu Kučerovi, prostřednictvím vás, paní předsedající.

Bylo to zcela nemístné, zcela nepatřičné a prostě opravdu to vůbec nezapadá do toho, co tady projednáváme.